Děkuji, pane předsedající.

Vláda kompenzovala celou řadu skupin, důchodce nikoliv. Cenová hladina spotřebního koše důchodců vzrostla poprvé po několika letech více než u spotřebního koše zbytku populace, a to o 3,9 %.

Tyto náklady jsou pro ně nezbytné, aby mohli i ve stáří žít důstojným způsobem a neživořit.

na to je také potřeba myslet.

Příspěvek, který prosazujeme, je slabou třetinou třináctého důchodu, který v řadě zemí Evropy existuje zcela běžně. My nic takového neprosazujeme. Chceme pouze jednorázově pomoci důchodcům v této vypjaté době.

Já myslím, že paní ministryně financí tady nikdy neřekla, že já, já ministryně financí, ale my jako vláda. Vy jste možná navrhla, ale vláda se na tom shodla a my poslanci jsme museli pro ty vaše návrhy zvednout ruku. Tak to jen na okraj.

A víte jaký?

Máme na to, abychom teď podpořili ekonomiku, zaměstnance, podnikatele a postarali se i o naše seniory a invalidní důchodce. Děkuji za pozornost.

Já bych se chtěl jen vyjádřit k tomu častému argumentu ohledně růstu cen. Když odcitujeme přímo ze zákona o důchodovém pojištění, tak tam stojí, že výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen /životních nákladů/ za domácnosti celkem a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen /životních nákladů/ za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší. Já nemám nic proti tomu, abychom reflektovali to, že rostou ceny i v důchodech, to je samozřejmé, ale je trochu nešťastné, pokud argumentuje vláda tím, že ty ceny u důchodců rostou rychleji než pro zbytek ekonomiky. To je pravda, nicméně to už je v tom současném valorizačním schématu zahrnuto. Takže prosím, používejme faktické argumenty a netahejme tam věci, které skutečně nejsou pravda.

Děkuji za dodržení času.

A my chceme těch několik posledních uplynulých měsíců právě všem důchodcům kompenzovat. To je důležité si říci.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, často se tu na plénu přeme o velmi složitých a odborných tématech a ve světle těchto témat je podle mého názoru dnešní diskuse až dětinsky vlastně jednoduchá.

Vláda prý musí důchodcům pomoci, protože jim prudce rostou životní náklady a vláda potřebuje čas na vyhodnocení dopadů pandemie COVID. No, k tomu mi dovolte pár poznámek, přestože už tady některé ty argumenty byly řečeny. Tak za prvé, vláda by měla tyto náklady, kterými argumentuje, jasně pojmenovat.

Copak nerostou životní náklady i samoživitelkám? Nerostou snad životní náklady mladým lidem po škole? Nerostou snad podnikatelům, kterým právě teď krachují jejich roky budované živnosti?